Samozřejmě je jasné, že ty děti nemohou viset někde mimo náš školský vzdělávací systém, ony musí být registrované, přihlášené tady v Čechách na kmenové škole, kde nahlásí řediteli školy, že budou se vzdělávat distančně, a vlastně pojedou podle našich zákonných norem jako individuální domácí vyučování.

Já vám také děkuji.

Já už nechci pokračovat v té debatě, asi si všichni rozumíme. K tomu, co říkala paní kolegyně, vaším prostřednictvím.

Na druhé straně pamatujme přece na to, že jednak i to ukrajinské dítě potřebuje nějaké sociální kontakty a sociální vazby. Mimoškolní aktivita, o které tady byla řeč, to samozřejmě může částečně nahradit, ale určitě ne plně. Druhá věc, pamatujme také na to, že přece je naším zájmem, aby ty maminky šly do práce. A v tom případě právě proto chceme, aby ty děti se integrovaly do českých škol, abychom umožnili těm maminkám, ženám jít do zaměstnání, protože to je samozřejmě také prospěšné pro všechny.

Děkuji.

Bohužel už se musím ohradit proti tomu srovnání.

Já vám také děkuji.

Pokud chtějí, aby děti chodily do školy, mohou takto učinit. Ale u nás v kraji už máme zcela evidentně skupiny ukrajinských uprchlíků, kteří neopouštějí ubytovny, ve kterých žijí, drží si svoji komunitu z toho důvodu, že v podstatě předpokládají, že se vrátí při první příležitosti. To znamená, ty děti nejsou v sociální izolaci, ty děti se dokonce můžou tam učit i společně. Ale jak říkám, já tedy otevírám svobodnou možnost si tuto cestu vybrat a pokračovat v ní, protože v opačném případě, když to tam nebude, v podstatě říkáme všem uprchlíkům v České republice: Máte za povinnost integrovat své děti do české společnosti.

Já vám také děkuji. Děkuji, pane předsedající.

A směrem k panu předsedovi

Já také děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dobrý večer. Já bych chtěl navázat na to, co bylo řečeno z pohledu zkušeností, které jsme řešili v rámci migračního výboru plenárního shromáždění Rady Evropy před třemi lety, před čtyřmi lety, když se jednalo o migrační vlnu, která přicházela z Afriky a z Blízkého východu.

Takže jenom bych prosil o určitou obezřetnost, aby vlastně nedošlo taky k tomu, jak tady bylo řečeno neopouští své ubytovny, zůstávají sami mezi sebou to je cesta právě k vytváření těch uzavřených enkláv, uzavřených společností a většinou, aspoň podle toho, co jsme viděli v západní Evropě, to nekončí dobře. Já vám také děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Jsem tady častěji, než jsem předpokládal. Rád bych osvětlil svůj pozměňovací návrh, o kterém budeme později hlasovat. Rád bych ho vysvětlil trošku hlouběji. Padlo tady například to, že ten návrh rozšiřuje pravomoci ředitelů.